Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členy vlády tady zatím nevidím. Všechny vás vítám.

Z členů vlády se na dnešní jednací den omlouvá Andrej Babiš, Marian Jurečka z důvodu zahraniční cesty, stejně jako Jan Mládek, z pracovních důvodů potom Antonín Prachař a paní ministryně Šlechtová od 11 hodin, z pracovních důvodů se také omlouvá Lubomír Zaorálek. To byly omluvy pro 20. schůzi a pravděpodobně pro všechny schůze, které budeme dnes projednávat. Budeme se věnovat bodům dle schváleného pořadu schůze. Přistoupíme k jednotlivým bodům. Pane předsedo, máte slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Ano, energetický zákon byl přerušen před ukončením všeobecné rozpravy na zahájení 20. schůze.

Má někdo jiný návrh ještě do pořadu 20. schůze? Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, pane místopředsedo, jsme v mimořádné schůzi, tak jak to, že máme návrhy k programu schůze? Jak mohou být další nebo první návrh k programu schůze, když jsme v režimu mimořádné schůze? Nemáme žádné body k programu schůze. Byl to návrh na vyřazení tohoto bodu, který je rozjednán.

Ale rozhodnutí o vyřazení bodu, který je rozjednán a na schůzi proběhl, je podle zákona o jednacím řádu možné a to už bylo několikrát. Nevidím v tomto procedurálním návrhu, který mj. padl i v rozpravě, která do té doby proběhla, a nebyl nijak zpochybňován tento postup, je jistě možný. Ale hlásí se pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Aspoň jsem v tomto domnění žil posledních deset let. Podle mého názoru to opravdu nejde. Druhá věc, nad kterou se tady velmi pozastavuji, je skutečnost omluv, které tady zazněly od členů vlády, vzhledem k tomu, že je to mimořádná schůze.

Přestože schvalujeme jednací řád, kdy říkáme, že nejméně týden musí být lhůta mezi druhým a třetím čtením, tak pan ministr financí tady vstával jak apoštol na orloji a u každého bodu řekl: navrhuji zkrátit na 48 hodin, a vy jste s tím souhlasili s vědomím, že na pátek svoláte opět, nebo je svolána opět mimořádná schůze, kde pan ministr financí si tady definitivně má své body obhájit a definitivně se vyjádřit k pozměňujícím návrhům. A já slyším, že pan ministr financí tady není. Nemáme žádnou chuť to projednávat bez jeho přítomnosti a vy se nám nemůžete divit. Takhle se k nám prostě vláda nemůže chovat. Já bych tedy velmi prosil pana premiéra, abychom se definitivně mohli rozhodnout, jak se k tomu postavíme, jestli by pan premiér mohl říct, jaký tedy vážný důvod byl pro to, že tady pan ministr financí na tuto řadu svých bodů být nemůže, a zda to věděl už to úterý, když navrhoval zkrácení na 48 hodin. Protože jestli to věděl a navrhoval termín tak, že to navrhuje na den, kdy věděl, že tu nebude, tak je to neskutečné opovrhování Poslaneckou sněmovnou a my ty body nebudeme chtít projednat. Ještě eviduji přihlášku pana předsedy Faltýnka. Pan premiér se hlásí. Jenom upozorňuji, že nevedeme rozpravu. Padl jeden procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat dále bez rozpravy, protože existuje nejméně deset příkladů, kdy jsme se takhle zachovali, pokud jde o mimořádnou schůzi a rozhodnutí o konkrétním bodu, který byl na tu schůzi zařazen a projednáván.

V tomto ohledu tedy, podotýkám, pokud nebude někdo souhlasit s mým rozhodnutím, jak postupovat procedurálně, nechť vznese námitku proti postupu předsedajícího. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Jen bych reagoval na vystoupení pana předsedy Kalouska.